Děkuji, pane předsedající.

Doporučuji prosím hlasovat o všech těchto pozměňovacích návrzích společně jedním hlasováním, neboť pozměňovací návrhy A1 až A10 tvoří naprosto jasný a logický celek.

Oba pozměňovací návrhy spolu úzce souvisejí. Za třetí hlasujeme o pozměňovacím návrhu pod písmenem C poslance Birkeho.

Děkuji. Má někdo výhradu, připomínku k pořadu hlasování?

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem A. Stanovisko?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme tedy hlasovat o zákonu jako celku.